Zdůvodnění jsem tady myslím docela jasně řekl.

Proto si dovoluji navázat na slova pana předsedy Fialy a na závěr svého vystoupení si dovolím navrhnout vrácení tohoto návrh k projednání ve výborech. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Zahradníkovi, a než budeme pokračovat v rozpravě, budu konstatovat došlé omluvy. Nejdříve ministryně Karla Šlechtová se omlouvá od 19 hodin z pracovních důvodů, stejně se omlouvají pan poslanec Andrle, paní poslankyně Hnyková, stejně jako pan Petr Adam.

Tak, a budeme pokračovat panem poslancem Leo Luzarem. Prosím, pane poslanče, máte slovo v obecné rozpravě ve druhém čtení. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, projednáváme zákon, který ovlivňuje české hospodářství docela závažnou mírou. Měl jsem možnost zúčastnit se semináře týkajícího se rozvoje investičních pobídek a investic českých průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji a čekal jsem debatu ohledně EIA. Čekal jsem stesky nad tím, jak jim občanské iniciativy brání ve výstavbě. Čekal jsem stesky na to, jak různé skupiny, jak tady zaznělo, tří lidí a podobně blokují a bojkotují. Velice mě překvapilo, že české kapitány průmyslu netrápí občanské iniciativy. Oni jsou dokonce rádi, že občanská společnost má zájem o to, co se děje v jejich okolí, a má zájem o to, že tam ty průmyslové podniky mají zájem něco postavit. Vadí jim to, že když si zažádají, nebo mají investiční záměr, že musí začít zajišťovacím řízením. Připravit závazná stanoviska a posuzování vlivu na životní prostředí teprve začíná. Začíná územní řízení, řízení o integrovaném povolení, řízení o výjimkách ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Ke každému tomuto správnímu řízení se dává odvolání, ke každému odvolání odevzdávat správní žalobu, ke každé správní žalobě dodávat kasační stížnost. Když toto všechno absolvují, nastává druhé kolo: stavební řízení, vodoprávní řízení a povolení ke kácení dřevin. To jsou další tři právní akty, které takovýto žadatel musí provést, a zase musí dodat závazné stanovisko, a zase všechna tato tři řízení mají své odvolání, mají své správní žaloby, mají své kasační stížnosti. To je ten základní problém, co trápí český průmysl, popřípadě investory. Tady tato zdlouhavá agenda, kdy do každé z této části již jednou rozhodnuté a napadené řízení se znovu vrací a vrací zpátky. O tom, že když dodají argumenty, že to je špatně napadené, tak tytéž argumenty se použijí v jiném řízení a znovu a znovu se to protahuje.

Hovořil tady pan ministr, já za ta slova děkuji, že si uvědomuje tady tato rizika, a že říká, že připravíme. Já bych ho rád vzal za slovo, a že slibem člověk nezarmoutí, tady v tomto případě platit nebude. Že opravdu velice rychle jeho ministerstvo, jestli už nezahájilo, tak zahájí práce, aby už patřičný výbor byl seznamován s nějakými výstupy ohledně jednotného, uceleného řešení, které by bylo dle mého názoru absolutně jednoduché, aby zůstalo zachováno odvolání, aby se kdokoliv k tomu mohl přihlásit, aby kterákoliv občanská iniciativa mohla dát své výhrady, ale aby to bylo jedno řízení, jednou rozhodnuté, aby se to nemuselo po šesti správních řízeních roztahovat a vléci. Pane ministře, já zakončím své vystoupení tím, že si dovolím vás vzít za slovo, a budu od vás očekávat, že budete tuto ctihodnou Sněmovnu informovat o tom, jak vypadá postup prací na přípravě novelizace zákona, a hlavně o termínech, kdy by tento zákon, a zdůrazňuji, v jednotném správním řízení, byl předložen ke schválení, aby v této republice mohlo fungovat jednoduché řízení EIA. Já vám děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo. Spoustu věcí tady za mě řekli kolegové Fiala, Zahradník. Co to vlastně ten kompromis je? Podle mě ne.

My jsme tady proto, abychom hájili zájmy a práva občanů České republiky. Chtěla bych se zeptat pana ministra, kolikrát za poslední měsíc byl on osobně vyjednávat přímo s Evropskou komisí.

Já vám řeknu proč.

My chceme plnit požadavky Evropské unie, to je jasné, ale opravdu ne nad rámec směrnice.

A upřímně, na odlehčenou, se obávám, že tím podpoříte jenom hazard ve Sněmovně, protože já budu první, která si vsadí na to, že to nestihnete.